Děkuji za slovo, pane předsedo.

Navrhujeme částku 212 korun denně, a pokud by tito občané měli více těchto dohod, tak navrhujeme tuto částku zdvojnásobit, a to na 424 korun.

Předpokládám, že to nebude problém.

My připravujeme několik takových opatření, která budu řešit s Ministerstvem spravedlnosti. Nicméně jedna věc se dá udělat hned, a to je možnost rozšířit přerušení insolvenčního procesu, který dneska už nově lze přerušit podle nové právní úpravy, ale ti lidé, kterým byla schválena tato insolvence předtím podle předchozí úpravy, tuto možnost nemají.

Děkuji za pozornost a děkuji za podporu našich návrhů. Děkuji.

Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

Česká republika podle všech dostupných statistik je zemí, kde ne až tak velký počet lidí a zaplať pánbůh za to trpí tou bezprostřední chudobou.

A my se skutečně domníváme, že ve chvíli, kdy těmto lidem nebude vypláceno alespoň těch 80 zmíněných procent, tak se nám reálně může stát, že se mnoho lidí velmi rychle v té době krize, pokud krize bude dlouhodobější, než si teď myslíme, právě pod tu hranici chudoby dostane, což by bylo pro ně osobně fatální, ale byl by to samozřejmě i zásadní ekonomický limit pro celou republiku jako takovou. Ony jsou v této chvíli tou nejohroženější skupinou. Na hranici chudoby nebo těsně nad ní žije už v současné době velká většina z nich a právě ony by měly být podpořeny, protože mnohokrát zastupují roli i toho druhého rodiče, nemohou si jednoduše tu zodpovědnost v rámci rodiny dělit, nemohou si dělit ty náklady, jak je to v běžných rodinách. A ony vykonávají skutečně pro své děti, a mnohokrát velmi zodpovědně, obrovské penzum práce. Domnívám se, že si zaslouží v této chvíli podpořit více než jenom 60 procenty. Jak říkám, těch 80 % a budeme tak hlasovat považujeme za to vhodné minimum, kterými bychom mohli i tuto skupinu matek podpořit.

Takže podpoříme pozměňovací návrh na 80 %. Děkuji.